Stanovisko pana ministra? Pardon, pane ministře, prosím, zapněte si mikrofon. Já nesouhlasím s věcnou podstatou toho návrhu, ale souhlasím s tím, že je potřeba ho legislativně technicky upravit, tak jak bylo načteno, aby o něm vůbec bylo možné hlasovat. Já se omlouvám, jednací řád o takovémto stanovisku nehovoří. Stanovisko souhlasné, nesouhlasné nebo neutrální. Jiné není možno. Prosím, pane ministře. Souhlas s legislativně technickou úpravou návrhu, aby o něm bylo možno hlasovat. Tak pokud nemá z poslanců nikdo proti tomuto stanovisku námitky, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Takže nyní budeme pokračovat návrhem A1, což je tedy legislativní zpřesnění zpravodajské služby, § 2 odst. 2 písm. d). Návrh z ústavněprávního výboru doporučuje. Ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji. Za další hlasování navrhuji hlasovat o návrzích A3 a A9 společně jedním hlasováním. Jedná se o legislativní zpřesnění veřejného zájmu. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato. Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji. Je to zjednodušeně charakterizováno jako návrhy zachovávající stávající způsob evidence oznámení veřejných funkcionářů. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tejce ve věci precizace výborových návrhů. Pokud se týká ústavněprávního výboru, tak ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko garančního výboru?

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Nyní tedy navrhuji hlasovat ve smyslu procedury o návrhu G26. Jedná se o návrh na omezení možnosti získání informace z registru a ústavněprávní výbor nepřijal doporučení. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat.

Ano, A26, stanovisko ústavněprávního výboru doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o A26. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní pokračujeme hlasováním o návrzích A33, A34 a A36. Jedná se o přechodné ustanovení k podávání oznámení členů Parlamentu, a pokud se týká ústavněprávního výboru, tak ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích A33, A34 a A36. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji a budeme pokračovat hlasováním o návrhu A27, což je vymezení okamžiku možného nahlížení do registru a ústavněprávní výbor nepřijal v tomto doporučení. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu A27. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Budeme pokračovat návrhem A5, to je zákaz účasti v zadávacích řízeních podle zákona, v nichž veřejný funkcionář či jím ovládaná osoba vlastní podíl minimálně 25 %. Ústavněprávní výbor se usnesl, že doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.